Základním předpokladem pro to, aby člen vlády přišel referovat a diskutovat do výboru cokoli, je to, aby ten výbor byl za prvé svolaný a za druhé, aby tam byl pozvaný. Výbor pro evropské záležitosti pravidelně zve členy vlády a až na výjimky, které jsou vždy omluvitelné a omluveny, členové vlády přijdou, a to včetně pana premiéra. Mám vyčerpané všechny přihlášky do podrobné rozpravy. Pan kolega Stanjura. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

Pro jistotu je tedy načtu.

Poslanecká sněmovna bere na vědomí informaci o pozici vlády České republiky k návrhu druhé vlny sankcí EU vůči Rusku. Poslanecká sněmovna odsuzuje pokračující agresivní chování Ruska ve vztahu k Ukrajině. Poslanecká sněmovna vyzývá vládu České republiky, aby ve shodě se západními demokraciemi důsledně hájila bezpečnostní zájmy České republiky. Poslanecká sněmovna považuje nadále za nezbytné diplomatické řešení současné situace na Ukrajině, založené na respektování svrchovanosti, územní celistvosti, jednoty a nezávislosti Ukrajiny, včetně plného využití možností sankčních nástrojů v souladu se zájmy České republiky.

Poslanecká sněmovna žádá vládu, aby informovala o dalším průběhu projednání tohoto návrhu. Říká, abych to dodal v písemné podobě, nicméně je povinností zpravodaje, aby znal usnesení výboru, a ta usnesení jsou publikovaná na stránkách Poslanecké sněmovny.

Děkuji. Navrhuji potom v rámci hlasování, aby se o těchto návrzích, které už výbor, který jsme si zřídili, aby posuzoval evropské záležitosti, přijal, aby se o nich hlasovalo jako o prvních, o těchto šesti bodech. Děkuji panu kolegovi Stanjurovi. Konstatuji tedy, že jsme vyčerpali podrobnou rozpravu. Nikoho nevidím, podrobnou rozpravu končím. Ptám se, jestli je zájem o závěrečné slovo od pana premiéra. Není tomu tak. Pan zpravodaj? Ano. Prosím, pane zpravodaji. Já bych chtěl požádat kolegy, kteří předkládali návrhy, aby je předložili písemně, abychom je mohli připravit, a navrhuji dvacetiminutovou přestávku, abychom mohli ten proces hlasování připravit. Jistě vidíte, že je celá řada návrhů. Ano, já vyhovím zpravodaji, protože budeme muset pravděpodobně stanovit způsob hlasování, resp. pořadí, protože pan předseda klubu ODS navrhl, aby hlasování o návrzích výboru bylo předloženo jako první, nikoliv v pořadí od kolegyně Váhalové přes kolegu Gabala, Laudáta a Fialu.